Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Je to od pana poslance Hovorky. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. B/29 pan kolega Fiala společně s panem kolegou Stanjurou, Vilímcem a Beznoskou. Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Jestli se nemýlím, pane místopředsedo, tak jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích podaných ve druhém čtení. Já myslím, že s vámi souhlasím, protože i já mám poznámky, že je všechno vypořádáno. Není tomu tak.

... hlasovat až po případném schválení, protože není možné hlasovat jinak. Takže budeme hlasovat o návrhu zákona o státním rozpočtu jako o celku, a to v hlasování číslo 229.